Prosím, máte slovo.

Neříkejme si, že tomu tak není.

A řekněte mi, jaká byla úcta k těm smlouvám, které tady byly předtím. Nikdy nebylo řečeno poctivě, ani v této Sněmovně, každý z ministrů to odmítal zveřejnit, co bude vydáno, co nebude vydáno. Jak ctí ta druhá strana, když má stát ctít ty smlouvy, to, že dostává finanční náhradu vedle těch pozemků?

Jak je možné, že má dál aktivní legitimaci ve sporu, že může žalovat stát, aby něco vydávala soukromá osoba? Ale co tedy platí? Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak za prvé, že je nesmysl, že náhrady se daní. Jestli se nemýlím, tak součástí příjmu poslance jsou také náhrady opravte mě, jestli se mýlím tyto náhrady jsou daněny. Já si myslím, že jsou. Jestli se mýlím, tak jste mě opravili a omlouvám se. Druhá věc, ke které jsem chtěl mluvit, je to, že smlouvy se mají dodržovat. Myslím, že církve dostaly náhrady za majetek, který jim nemohl být vydán, tzn. který byl převeden na kraje a na obce. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní poprosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Langšádlovou, poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Součástí toho vyrovnání přece není pouze vrácení nějakého majetku a vyrovnání toho zbytku.

Ano, přijalo se pozdě vyrovnání s církvemi. Podívejte se na to, co dneska církve i ve vašich regionech dělají.

A pokud si tohoto nebudeme vědomi, tak ty ztráty budou hlubší a hlubší.

Děkuji vám, paní poslankyně.

To jsou jiné případy. Hovořím o náhradě, kterou původní zloděj vyplácí okradenému.

Takhle to opravdu není.

Byl to také jeden z důvodů, proč jsme chvátali, abychom to schválili včas. A za třetí.

Samozřejmě je to možné i v rámci faktické poznámky.

Máte slovo. Budu stručný. Tak za prvé, ten příměr je zcela nesmyslný.

Bavme se o tom, co je předmětem tohoto zákona.

Ani za první republiky, ani po válce, ani poté. A to přece byla vaše chyba.

Ale to přece je věc, která se nedala řešit tímto způsobem.

To je přesně ono. Tak buď tady bude existovat, že ten, kdo dostává náhrady, ztrácí aktivní legitimaci ve sporu, aby nemohl někoho žalovat a chtít po privátních subjektech, ale dokonce i po obcích něco, co mu nenáleží. Protože to prostě ta vláda, ve které vy jste možná byl, zrovna privatizovala. Tak jaký tady je proces? Co má přednost? To rozhodnutí, které učinil stát v nějakém časovém úseku? To si musíme říci. Prostě nemůže být dvojí náhrada. Jenom jedna!